Takže se prosím poslouchejme. Co ovšem akceptovat nemohu, je přístup vaší politické strany, pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy, která to reálně nechce.

Ano, já jsem to slyšel, pane poslanče. Každý, kdo překročí dvouminutový limit, bude vypnut, protože tak zní jednací řád. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane vypínací předsedající. Pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím předsedajícího, já se s vámi nechci přít o těch parametrech, o kterých tady mluvíte. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je to neodpovědné vůči budoucnosti. To koneckonců ukáže budoucnost.

V tomto směru vy jste průhlednější. Ale prosím, abychom nemátli pojmy.

Oba víme, že pro účely tohoto zákona i pro účely fiskálkompaktu je důležitý dluh očištěný o tuto dluhovou rezervu.

To není žádná úspora. Prosím, nemaťte tady pojmy.

Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

Pro mě za prvé je absurdní, že mi Evropská unie říká, že mám být rozpočtově zodpovědný.

Takže to je za prvé.

Kdybyste ho byli udělali na 40 % nebo 35, tak o to lépe by se mi vyjednával rozpočet. To, co je tady na stole, je koaliční dohoda. My jsme nevyklidili žádné pozice, protože... Po tom jednání s opozicí bylo jasně řečeno, že jednal s vámi pan premiér. A pokud nejednal, tak já jsem připraven. A hlavně nejsou uváděna správná čísla. Takže za prvé. Sice jenom o 18 mld., ale snížili. Za druhé jsme snížili dluhovou službu, tak nevím, kde to pan Okamura vzal. Toto všechno v situaci, kdy jsem převzal Finanční správu v rozkladu, Celní správu v rozkladu. Státní pokladna, která nemá účetnictví! Nemá účetnictví. A taky v situaci, kdy ve státní pokladně nejsou všechny veřejné instituce. Pokud by tam byly, tak náš dluh by byl cca o 100 až 120 mld. menší, protože ty peníze jsou různě v komerčních bankách. Česká republika dneska z hlediska pozice zadlužení je na tom velice dobře. Pokud bychom měli systém státní pokladny, tak bychom dokonce byli někde na úrovni 3, 4 v Evropě nejméně zadlužených zemí. A to jsme jenom na počátku cesty, protože samozřejmě tady mluvil pan Kalousek o tom strukturálním deficitu, ale de facto neudělal pro to vůbec nic. Protože kdyby řídil Finanční správu, Celní správu, kdyby zavedl cash pooling, centrální nákup, centrální řízení nemovitostí, kdyby zavedl aspoň nějaké opatření na výběr daní, jako my chceme dělat kontrolní hlášení a reverse charge.

Každý rok.

Takže pro mě toto všechno je virtuální číslo, které za naší vlády nikdy nemůže nastat.

A já chápu, že pan Kalousek mluví o strukturálním deficitu. Já s tím souhlasím.